Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Václava Zemka, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako tisk 109/1.